Z pověření vlády předložený návrh uvede ministr financí Zbyněk Stanjura. Děkuji za slovo, pane místopředsedo.

V průběhu projednávání zákona ani Česká bankovní asociace, ani Česká národní banka neměly zásadní připomínky k tomuto textu návrhu.

K tomu ještě existuje doprovodný návrh zákona, což je bod číslo 21, sněmovní tisk 219. Děkuji za pozornost. Také děkuji. Děkuji za slovo, pane předsedající.

Je tak upravován určitý výsek spolupráce orgánů České republiky s úřadem OLAF. Návrh zákona nemá ambici upravit spolupráci s úřadem OLAF v trestněprávní oblasti ani ve správněprávní oblasti podle jiných, přímo použitelných předpisů Evropské unie. Výsledky kontrol činnosti úřadu OLAF u příjemců dotace mají pouze doporučující charakter. Výstupem tedy není žádný právní akt, který by přímo zasáhl do práv a povinností kontrolované osoby, ani žádné opatření, které by musel bez dalšího příslušný orgán přijmout a začít se jím řídit. Návrh zákona primárně definuje novou povinnost, a to v rozsahu opatřování informací dostupných právě v centrální evidenci účtů a záznamů peněžních transakcí. Nad rámec poskytování těchto informací je do navrhovaného znění ještě doplněna role Ministerstva financí v rámci výkonu takzvané koordinační služby při boji proti podvodům za účelem zajištění efektivní spolupráce právě s úřadem OLAF. Děkuji panu zpravodaji.

Děkuji za slovo.

Návrh zákona nemá ambici upravit spolupráci s úřadem OLAF v trestněprávní oblasti ani ve správněprávní oblasti podle jiných přímo použitelných předpisů Evropské unie. Výsledky kontrolní činnosti úřadu OLAF mají pouze doporučující charakter, takže výstupem není žádný právní akt, který by přímo zasáhl do práv a povinností kontrolované osoby, a ani žádné opatření, které by musel bez dalšího příslušný orgán přijmout a začít se jím řídit. Návrh zákona tedy primárně definuje novou povinnost, a to v rozsahu opatřování informací dostupných v centrální evidenci účtů a záznamů peněžních transakcí. Nad rámec poskytování těchto informací je do navrhovaného znění ještě doplněna role Ministerstva financí v rámci výkonu koordinační služby pro boj proti podvodům za účelem zajištění efektivní spolupráce s úřadem OLAF. Děkuji za pozornost. Děkuji. Pan ministr, prosím. Děkuji. Ano, eviduji návrh na zkrácení lhůt na projednání ve výborech na 30 dnů. Vypořádáme se s tím při hlasování v závěru. Není tomu tak, končím tedy obecnou rozpravu. Zeptám se na případná závěrečná slova zpravodaje a navrhovatele? Není zájem.

Organizační výbor navrhl přikázat předložený návrh rozpočtovému výboru jako výboru garančnímu.